V pondělí mám plánovanou schůzku s panem ředitelem Státního ústavu pro kontrolu léčiv, měl bych ji asi po této interpelaci mnohem dříve, ale pan ředitel je na zahraniční cestě. Pevně věřím, že se domluvíme, že nic takového Státní ústav pro kontrolu léčiv nebude realizovat. Děkuji panu ministrovi. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Není tomu tak. Potom tedy dávám slovo panu poslanci Ludvíku Hovorkovi, který byl vylosován jako patnáctý k přednesení ústní interpelace na ministra zdravotnictví pana Němečka. Děkuji za slovo.

Pane poslanče, já se omlouvám, ale váš čas vypršel. Jaké mají vědecké kapacity?

Máte slovo. Prosím, pane ministře. Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče, vaše dotazy jsou velmi detailní.

Tato společnost v blízkosti fakultní nemocnice buduje biotechnologické centrum. Nicméně další detaily o produktech, o vědeckých kapacitách zde nejsem schopen přesně a z hlavy říci. A myslím si, že si zasloužíte přesnou a vyčerpávající odpověď, takže vám v nejbližší době co nejdříve odpovíme písemným způsobem. Děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda chce položit doplňující otázku. Je tomu tak. Prosím, pane poslanče. Ano, děkuji za slovo.

A tady v tomto případě se to vůbec neděje a veškeré informace o tomto bádání jsou utajeny a nikdo neví, co konkrétně tyto firmy produkují.

Dokončím větu. Bylo argumentováno, že stát nemá dostatek prostředků na to, aby mohl investovat do vlastních tkáňových zařízení, proto spojí své síly se soukromým investorem a zajistí pokračování rozvoje bádání v oblasti biotechnologií. Děkuji za případné odpovědi. Pane poslanče, já vám děkuji a příště prosím, abyste si hlídal čas. Děkuji.

Souhlasím s otázkami, které jste položil. Nicméně, a zaznělo to i z vašich úst, rozhodování o veřejných prostředcích, o příjmech z evropských fondů nebylo v gesci Ministerstva zdravotnictví, je to spíše v gesci Ministerstva průmyslu. Nicméně to, co budeme schopni z pohledu zástupce státu v orgánech této společnosti, připravíme a veškeré informace vám sdělíme. Děkuji, pane ministře. Bude interpelovat pana ministra Brabce. Máte slovo.

Jedná se o téma odpadového hospodářství. Vy v koaliční smlouvě, kterou jste všichni poslanci vládní koalice podepsali, to téma máte, máte tam taky napsáno, že chcete nový zákon o odpadech.

Hrozí nám to, že nebudeme schopni splnit své cíle recyklace a další a další věci. Proto, pane ministře, prosím, položím jednu jedinou takovou konkrétní otázku, na kterou chápu, že nedostanu úplně termínově konkrétní odpověď, ale alespoň váš záměr, v jakém časovém horizontu plánujete předložit věcný záměr zákona o odpadech, případně potom paragrafové znění.

Děkuji vám, paní poslankyně.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za ten dotaz.